Prosím, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedl pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji. Krásné odpoledne.

Rád tak učiním, pane předsedo.

Jenom připomenu, že návrh zákona byl zpracován za účelem zajištění transpozice směrnice Evropské unie, tzv. směrnice SEVESO, která stanoví pravidla pro objekty, v souvislosti s jejichž provozem dochází k používání nebezpečných chemických látek a směsí, které potom představují zvýšené riziko vzniku mimořádných událostí. Ty hlavní změny dovolte mi jenom opravdu velmi krátce zopakovat oproti stávající právní úpravě. Tak především dochází k rozšíření působnosti nového zákona ve vztahu k objektům podzemních zásobníků plynu, dále je tam zpřesněna kategorizace objektů a rovněž dochází ke změnám v procesu schvalování bezpečnostní dokumentace krajskými úřady a v neposlední řadě také k výslovnému zakotvení úlohy Hasičského záchranného sboru při zpracovávání vnějších havarijních plánů.

Já děkuji panu ministrovi za jeho stručný úvod. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také výboru pro bezpečnost. Nyní prosím, aby se nejprve ujal slova zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Josef Nekl a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji, pane předsedající.

Po odůvodnění náměstkyní ministra životního prostředí Ing. Bereniky Peštové, zpravodajské zprávě poslance dr. Josefa Nekla a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Jsou to fakticky návrhy legislativní a jsou zveřejněny v tisku, který jste oznámil. Dále pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocnil zpravodaje, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí, a zmocňuje zpravodaje, aby ve spolupráci s legislativním odborem provedl příslušné legislativně technické úpravy. K tomu znovu zdůrazňuji, že pozměňovací návrhy jsou pouze legislativně technického charakteru, takže není nutné je rozsáhle zdůvodňovat. Já děkuji panu zpravodaji a nyní prosím, aby se postupně ujali slova pan zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Petr Bendl má zájem o vystoupení? Nemá zájem pan poslanec. A pan zpravodaj výboru pro bezpečnost pan poslanec Václav Klučka.

Děkuji, pane předsedající.